Pro pořádek, pane předsedo Laudáte, ten bod je hlasovatelný, protože se nejedná o zákon, to znamená, můžeme o něm jednat po 19. hodině. Je to odkonzultováno. S přednostním právem, prosím. Děkuji. A pro mě je to nová informace.

Myslím, že jsem zaregistroval všechny návrhy, které navrhujete ke změně programu schůze. Ještě se hlásí pan poslanec Soukup. Prosím.

Vzhledem k tomu, že všechny návrhy na úpravu a změnu pořadu schůze zazněly, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Nikdo to nerozporuje.

Každopádně pro pořádek návrhy z grémia ještě jednou přečtu, aby bylo jasné, o čem hlasujeme.

Je to prvé čtení podle § 90 odst. 2.

S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Prosím. S tím návrhem nemám žádný problém.

Požádalo o to 74 poslanců, čímž byl naplněn jednací řád.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s těmito návrhy byl vysloven souhlas. Nyní budeme hlasovat o dalších návrzích, které zazněly. První bod je přednesený panem poslancem Černochem, aby bod č. 74 byl projednáván dnes jako první bod, je to zákon o referendu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Jako druhý přednesl své návrhy pan předseda Faltýnek. U jeho návrhů je žádost, aby byly hlasovány jednotlivě, to znamená, nejprve budeme hlasovat o zařazení vládního návrhu zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, sněmovní tisk 752.

Návrh byl zamítnut. Dále budeme hlasovat o vládním návrhu zákona o majetkových trestních sankcích, sněmovní tisk 650.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 6, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 97, proti 29.